A měl by mít také právo politiky nejen přímo volit, ale také přímo odvolávat.

To jsem přímo slyšel v rozhovoru pana Bartoše. Je stále jasně vidět, že se Pirátům zde v Poslanecké sněmovně elitářský pohled na svět zalíbil a předávání moci občanům se po boku pana Kalouska a spol. rozhodli blokovat. A jak jsem říkal v úvodu, také zákon o referendu, který vláda vytrvale blokuje, je jedním z důvodů, proč nemůžeme dát důvěru této vládě. Chápu to.

Těžko by přesvědčovali občany, že je správné přijímat migranty a tolerovat islamizaci, tak jako to prosazují dnes. Proto jsou proti demokratickému, neokleštěnému referendu. Ještě se zastavím u zahraniční politiky této vlády, což je také jedním z důvodů, proč nemůžeme podporovat tuto vládu a chceme výměnu, změnu.

A zase budu konkrétní. Jak víme, migrační kvóty navrhla Evropská komise.

Pochopitelně, bruselští mocnáři se mnohokrát vyjádřili, že do projektu elit nemají co mluvit občané. A i tady máme jeden ze zásadních důvodů, proč i české politické elity zprava i zleva blokují demokracii ve své vlastní zemi. Protože by znamenala mimo jiné i okamžitý konec jejich vysněného evropského multikulturního superstátu. To jest pohled na národní suverenitu, na naše postavení v Evropě i na demokracii, která znamená skutečně vymahatelnou vládu a moc občanů, nikoliv stranických elit.

Jsme proti dotační politice EU.

Tady bych rád připomněl, že žrouty podpor z veřejných peněz, tedy z daní občanů, jsou v podstatě všichni čeští miliardáři, včetně čestného předsedy TOP 09 pana Schwarzenberga. Není to tedy zdaleka jen premiér Babiš. Pozoruhodné je, že nikdo v tomto směru nikdy neprotestoval proti dotacím, například předsedovi TOP 09 Schwarzenbergovi.

To znamená více než sto milionů korun. Bude tedy fajn, až tady zase bude mimořádná schůze Sněmovny na téma chybějící peníze pro sociální či jiný resort chybějící peníze na důchody, chybějící peníze na podporu, ale i na invalidní důchody, na podporu pracujících lidí s dětmi a když tady vystoupí při té příležitosti všichni bývalí ministři a poslanci vládních koalic a řeknou popravdě: milé zdravotní sestry, milí důchodci, milí invalidé, peníze nejsou, dostali je místo vás miliardáři a stamilionáři na golfová hřiště, na svoje hotely a jiné rezidence. Vážené dámy a pánové, vážení občané, SPD bude hlasovat pro nedůvěru vládě.

Nemůžeme podpořit vládu, která odmítá přijetí mnoha prospěšných změn a která navzdory všem proklamacím zcela zjevně porušuje své předvolební sliby. A znovu zdůrazňuji, že hlasujeme proti vládě s ČSSD s tím, že zároveň konstruktivně a pozitivně nabízíme alternativu jmenování vlády odborníků nominovaných vítězem voleb, hnutím ANO, a takovou vládu jsme ochotni podpořit za předpokladu dohody nad prosazením programových priorit hnutí SPD. A znovu zopakuji, jak všichni víme, bez podpory 78 poslanců hnutí ANO není možné v současném složení Poslanecké sněmovny složit vládu. A do voleb je dlouhých dva a čtvrt roku. Takže buď uvedeme zemi do chaosu a destabilizace a občané budou ještě více trpět, anebo budeme pracovat, abychom životy občanů zlepšili.

Děkuji za pozornost. Budeme pokračovat ve vystoupení řečníků s přednostním právem před otevřením rozpravy v pořadí, v jakém se přihlásili. Na řadě je pan ministr Robert Plaga, připraví se paní ministryně Benešová. Prosím, pane ministře, máte slovo.

A dějí se věci pozitivní, které se tady nepodařilo v posledních patnácti letech v oblasti vzdělávání řešit. Ano, je to i tím, že země zažívá ekonomický růst.